Nevyřeší. Takže to je samozřejmě úplně fatální a bohužel ta vaše vláda vytahuje peníze každý měsíc, i teď, každou chvíli, vytahujete další a další zbytečné peníze občanům z kapes.

Takže problémem je, že výsledkem nečinnosti vaší vlády, výsledkem nečinnosti vaší vlády je, že čeští občané začali jezdit nakupovat do Polska.

Je to neuvěřitelný. A ještě dáváte na misku vah boj za svobodu a demokracii s nějakými penězi. To je tedy úplně šílená situace, protože znova říkám, svobodu a demokracii nemůžeme vyměnit za nějaké peníze.

To je přece úplně jasné.

Takže ono je to opravdu čím dál horší. A za sebe, já jsem opravdu neočekával, že už po pouhých pár týdnech tady bude nějaká vláda, která bude přinášet takové problémy občanům České republiky.

Druhá věc je, a to už jste voličům neřekli, že nevíte jak, respektive že jenom sami pro sebe. Co se týče...